Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl nejprve reagovat na kolegyni Valachovou, a to otázkou, jak je možné, že jste ta pravidla pro ten příspěvek ještě nezměnili. Vždyť ten zákon byl předkládán s tím, že stávající pravidla nám umožňují vyplácet těm lidem dávky, akorát že to z toho důvodu musíme protáhnout do července, protože se to vyhodnocuje čtvrtletně.

Za druhé. Je tam past ohledně kaucí, kdy lidé si budou myslet, že jsou chráněni před tou výpovědí, nezaplatí z toho důvodu, následně se to odečte z kauce, kterou budou dlužit, a dostanou výpověď. Já vám řeknu, jak jsme spočítali těch osm měsíců.

A to je ten základní problém, který my vnímáme. A potom důvod, proč podporujeme ten senátní návrh. Dneska budeme projednávat sněmovní tisk 832, kde je 150 miliard státní garance pro banky, které dostávají na úvěry, státní garanci 80 až 90 %.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ne že bych v tom hledal nějakou souvislost mezi Senátem a Sněmovnou a rozdílnými názory v těchto jednotlivých institucích, ale vycházíme z toho, že nájem je dvoustranná smlouva. Na jedné straně je to nájemce, na druhé straně pronajímatel a v mnoha případech se jedná vlastně o běžné občany.

My v tom návrhu Senátu, kde se vytváří institut garance státu, vidíme určitou pomocnou ruku vlastně oběma stranám. Jestliže jako stát vysvětlujeme všem, že se mají na důchod nějakým způsobem zabezpečit, že si mají pořídit nějakou možnost příjmu v rámci důchodu, tak zrovna v této záležitosti je pravděpodobně hodně lidí, kteří si pořídili nějaký byt, potom se třeba odstěhovali na důchod buď na vesnici, nebo do zahrádkářské kolonie a v podstatě využívají možnosti pronájmu bytu pro přilepšení ke svému důchodu.

Druhá věc je vlastně, že v tom senátním návrhu, který...

Osobně jsem přesvědčen, že úřady práce mají spoustu agend, které musí běžně řešit, a pokud dostanou další agendu, kde mají potvrzovat vlastně neschopnost platby nájemného, tak jim to určitě jednak práci nezlehčí a jednak to nezlehčí nebo neumožní vlastně využívat této možnosti od běžných nájemníků. Takže minimálně z těchto dvou bodů pragmaticky za klub SPD dávám návrh na to, abychom podpořili senátní návrh. Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Kovářová.

Takže nevím, jak jste přišli k těm měsícům, které jste tady říkali. To za prvé. Za druhé. Jedna taková formální záležitost, na kterou mě právě paní poslankyně Valachová vaším prostřednictvím, pane předsedající, upozornila, když jsem se tázala, jak jsou daleko ty dávkové zákony.

Aspoň já jsem to tak vnímala z toho poselství.

Naopak je tady vítáno, že budou mít určitou dobu, po kterou se budou moci připravit.